Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat

My můžeme pokračovat v hlasování. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro ? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti ?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh nebyl přijat. Stanovisko? Zahajuji hlasování. Kdo je proti?